To bylo vystoupení mezi body předsedy klubu, který má přednostní právo.

To znamená, že nebyla naplněna podmínka pro projednávání tohoto zákona v druhém čtení.

Já se k tomu návrhu připojuji, protože to neprojednal ani hospodářský výbor, který je výborem garančním, takže skutečně tady celá řada výborů to jistě ještě projednat chce a předsedové by tak měli učinit. Já bych se k tomu dostal, ale děkuji za připomenutí, mám to tady v protokolu. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji a děkuji také za tento návrh, který mi připadá racionální. Prosím, pane předsedo. Ale postřehl jsem, že pan předsedající řekl, než zahájím bod, dám slovo ještě... Nelze hlasovat o něčem, co je procedurálním návrhem k bodu, který ještě nebyl zahájen. Já jsem ale udělil slovo kolegům, kteří mají přednostní právo, což je věc, která je podle jednacího řádu. Proto jsem kolegyni Černochovou upozornil na to, že mám v protokolu již poznámku, že ta podmínka, pro kterou se jedná, to znamená jednání výboru garančnímu, tak ještě neproběhla, a proto můžeme přerušit tento bod do projednání hospodářského výboru, což tak učiním bez návrhu. Protože taková podmínka padla.

Takže přerušuji bod číslo 14 do dokončení jednání hospodářského výboru.